Děkuji. Nyní pan poslanec Farský, připraví se pan poslanec Heger.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom tady zvláště pro vládní poslance připomněl, že tento návrh na vynětí Budvaru procházel vládou a vláda k němu přijala neutrální stanovisko. Ani vláda to nepodpořila. Chcete říct, že vláda taky nemá rozum? Čtyři z pěti ministerstev, která byla dotázána a dávala stanovisko k vynětí Budvaru, řekla, že se nemá vyjímat. Řeklo to Ministerstvo průmyslu a obchodu, řeklo to Ministerstvo spravedlnosti, řeklo to Ministerstvo financí a stejně se vyjádřila i vláda. Jediné ministerstvo, které bylo pro vynětí Budvaru z registru smluv, je Ministerstvo zemědělství. Překvapivě, když tento návrh podal sám ministr zemědělství. To chcete říkat, že vláda nemá rozum? A ještě bych chtěl doplnit.

To je ohrožení Budvaru, a ne registr smluv. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Heger. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vrátil k panu předsedovi Filipovi vaším prostřednictvím a dovolil bych si takovýhle dotaz na vás jakožto zastánce našich ústavních pořádků. Jenom pan místopředseda Filip, pokud vidím, není přítomen.

Státní nemocnice podobně jako privátní hospodaří převážně s veřejnými prostředky z veřejného zdravotního pojištění a přitom státní nemocnice musí provádět výběrová řízení a ty nestátní nemusí. Tak to je také nerovné zacházení, ale jak se zdá, tak ústavně tenhle případ nikomu nevadí.

Děkuji. Nyní pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Klán s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, snaha zprivatizovat Budvar už tady byla v několika vlnách.

Vynesou se i informace z těchto interních řešení. A když to nevyšlo, tak se zřejmě našla jiná cesta. Děkuji. Nyní pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Hovorka. Pan poslanec Farský tady říkal, že jsme tlačeni někam do hysterie. Neříkám, že všichni, ale někteří že jsou zlobbovaní zástupci státních podniků anebo národního podniku Budvar. Položme si otázku, kdo tlačil nejvíce registr smluv. To si uvědomme, to byli oni. A podívejme se na tu provázanost. Kdo platí Rekonstrukci státu, i když se tváří jako nezisková organizace? Tam to jasně najdete, kdo je podporuje. Soukromý kapitál! O to tady celou dobu jde. Děkuji. Nyní pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Dokonce některé údaje, které nespadají pod ochranu obchodního tajemství, mohou vést i k ohrožení bezpečnosti státu.

Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Klán s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si především myslím, že to neměl být poslanecký návrh, měl to být vládní návrh, protože přece jenom vláda by měla předkládat takovéto návrhy. A jestli pan kolega Farský, vaším prostřednictvím, si myslí, že tam jde jenom o to, kde Budvar má hospodu, no tak to se mýlí samozřejmě.

Takže v tom vidím velké ohrožení Budvaru. A nejenom Budvaru, já si myslím obecně i ostatních společností, firem s majetkovou účastí státu. A já a priori nezavrhuji registr smluv, ale registr smluv by se měl týkat opravdu jiných věcí.